6. zpřesnění úhrady odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci; 7. zpřesnění úpravy ustanovení, která se týkají řízení státního dluhu. Jedná se o doplnění textu § 36, který jednoznačně vymezuje metodiku vykazování korunové výše státního dluhu denominovaného v cizích měnách, se zdůrazněním skutečnosti, že korunová hodnota státního dluhu, s nímž souvisí úhrada jmenovité hodnoty nebo jistiny finančních derivátů, zajištěného prostřednictvím finančních derivátů, musí zohledňovat smluvní měnový kurz; 8. doplnění úpravy Národního fondu.

Pokud jde o poskytování dotací z Národního fondu, navrhuje se vztáhnout na toto poskytování i všechna ustanovení, která se týkají poskytování dotací ze státního rozpočtu. Pokud jde o úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, to je zákon č. 250/2000 Sb., navazuje tato úprava na zpřesnění zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě a rovněž je snižováno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, stejně jako v rozpočtových pravidlech. Dále jsou v tomto zákoně provedeny legislativně technické změny. Novely zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci jsou předkládány proto, aby dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle nich poskytované byly vedeny v rozpočtovém systému programového financování evidenčně.

Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter a jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel. Děkuji za pozornost.

Zatím mám jednu přihlášku z místa do rozpravy, tu eviduji, takže pokud se někdo chce přihlásit, znovu upozorňuji, že elektronická přihláška má přednost. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní vicepremiérko a ministryně financí, členové vlády, kolegyně, kolegové, co ještě dodat k tomu zevrubnému představení tohoto vládního návrhu, tak jak tady zaznělo z úst paní ministryně financí? Vládou navrhovaná předloha je svým rozsahem poměrně obsáhlá.

K nejvýznamnějším změnám tohoto souhrnu novel patří zpřesnění zmocnění k vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě, úprava programového financování, změna vázání prostředků na platy a souvisejících prostředků za neobsazená místa v organizačních složkách státu a úprava oprávnění Ministerstva financí k obdržení údajů o příjemcích prostředků ze státního rozpočtu a další legislativně technické úpravy. Všechny tyto věci jsou upraveny zákonem, a tak změny právní úpravy proto nelze dosáhnout jinak než změnou zákona. Proto tedy ta v podstatě obsáhlá novelizace celkem sedmi zákonů. Nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší jsou úpravy právě v zákonu o rozpočtových pravidlech, ale paní ministryně to tady výstižně popsala, takže u toho už se zastavovat nebudu.

Nicméně si myslím, že toto je spíše téma do rozpočtového výboru, kde se určitě tímto budeme zabývat. Takže tolik má krátká zpravodajská zpráva a jako zpravodaj si nemyslím, že by tento tisk měl být přiřazen jiným výborům Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to je tisk, který sluší a přísluší právě zatím jen rozpočtovému výboru. Takže nebudu navrhovat žádný jiný výbor ani případně podporovat zařazení do jiného výboru k projednání.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, my k tomuto návrhu máme několik výhrad. Ta první je asi to, že ten návrh bohužel není ambicióznější ve snaze ztransparentnit rozpočtování státu.

Já mám obavu ohledně nezamýšlených důsledků toho návrhu na vázání platů na obsazenost. On ten návrh opticky vypadá dobře, že úřad, když nemá obsazená místa, tak tedy neutratí ty peníze, jenže když zavádíme pravidlo, že pokud má neobsazená místa, tak o ty peníze přijde, tak to také vede k tomu, že ten úřad bude za každou cenu ta místa obsazovat, a ne nutně to bude ku prospěchu věci. Ono to v praxi funguje tak, že třeba část toho platu nakonec tomu úřadu zůstane pro ostatní zaměstnance, takže třeba pokud nabere zaměstnance s nízkou kvalifikací, kteří nebudou očekávat vysoké odměny, tak potom bude mít prostor skrze nabrání těchto méně kvalifikovaných zaměstnanců financovat odměny těch dalších. Takže paradoxně tenhle návrh může vést k zvýšení nákladů státního rozpočtu, zvýšení nákladů státu a zvýšení počtu státních úředníků. Takže podle mě si to zaslouží důkladnější debatu. Mě na to upozornil přímo člověk ze státní správy, že bohužel tento jev se podle jeho názoru začne dít a v některých oblastech už se děje i dnes, že právě z obavy, aby nedošlo ke krácení rozpočtu, se za každou cenu ta místa obsazují. Já si myslím, že naopak lepší cesta by bylo naopak stanovit, kolik peněz je potřeba na zajištění určité agendy, a pak dát naopak těm úřadům větší volnost v tom, jakým způsobem budou ty svoje lidi odměňovat. Další problematická věc je novelizační bod 54, který umožňuje outsourcing toho, co dneska dělá ministerstvo, soukromým podnikatelským subjektům.